Už v minulém roce jsme spolu s dalšími stranami tady předložili návrh, který by biopaliva první generace omezoval. Ale bohužel vládní poslanci byli proti a návrh přijat nebyl.

Návrh na stavbu desítek přehrad, se kterými v posledních týdnech vláda přichází, už tady bylo také komentován.

Ale ani zabetonovat krajinu a vytvořit desítky nových přehrad, což mimochodem stejně by trvalo mnoho let, spíše desítek let, by nepomohlo řešit zásadní problém.

Tím zásadním problémem, zásadní krizí, která tady ale probíhá, a probíhá už mnoho let a rozhodně bude probíhat i dál, je právě krize klimatu, krize, která je spojena s našimi přírodními zdroji, a tomu musíme věnovat zásadní pozornost, ochraně vody, ochraně půdy, a obecně přístupem k naší krajině, k našim lesům, polím atd. Odpovědná politika ochrany životního prostředí tedy není otázkou jednoho volebního období, ale řeší udržitelnost, čistotu krajiny na dlouhá léta dopředu. Samozřejmě nejen pro nás, ale pro naše děti a vnoučata.

Proto si vás jménem svých kolegů dovoluji požádat o to, abychom její program schválili, abychom měli příležitost jednotlivé návrhy diskutovat a posunout se s nimi dál. Protože to je předpoklad toho, abychom řešení skutečně uvedli v praxi, a nikoli o nich vedli pouze diskusi. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu stručný.

Ale je dobře, že se k tomu dostaneme.

Jsem přesvědčen, ač vláda přijala k oběma návrhům negativní stanovisko, že jsme za ten rok dospěli minimálně k tomu, jak by novela Ústavy měla vypadat, a jsem přesvědčen, že k tomu můžeme pomoci na této schůzi. To znamená, že nejdříve přijmeme novelu Ústavy, abychom věděli, jaký bude ústavní rámec.

Jsem přesvědčen o tom, že jednání má smysl. Má smysl právě proto, že je i naší odpovědností, abychom v ochraně naší vody v České republice pokročili dál.

Je to naše odpovědnost a jsem rád, že se k tomu dostáváme. Děkuji vám. Já vám rovněž děkuji za vaše vystoupení a poprosím pana ministra Richarda Brabce.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. No, kdyby to bylo tak horké téma, jak i většina opozice tvrdí, tak by sál nevypadal ani z opoziční strany tak, jak vypadá.

Takže to také o něčem svědčí.

Protože povodně a sucho, jak už jsem tady několikrát říkal, jsou jenom dvě strany stejné mince. A ta mince se jmenuje dopad klimatické změny na Českou republiku. V tu chvíli by to bylo samozřejmě, řekněme, asi spravedlivější. Ale věřte mi, že my nasloucháme všem, kteří přicházejí s nápady. Na tom se všichni shodneme. A kdybychom se ještě měli hádat mezi sebou prostě o tom, jestli tohle je potřeba udělat dřív, nebo za měsíc, nebo jestli je to ideologická záležitost, jako že to není ideologická záležitost, o tom jsem hluboce přesvědčen, tak nemáme ani tu malou šanci, kterou stále ještě máme, abychom se adaptovali. Protože to zmírnění změny klimatu, to jako Česká republika máme v rukou velmi, velmi, velmi omezeně, kdežto tu adaptační strategii máme v rukou do značné míry. A proto taky ta adaptace je pro mě daleko důležitější téma. A my za těch šest let nebo šest a půl roku dneska, v podstatě si troufám říct, že byť nemám ty transparenty tady a nemám ty tvrdé desky, ale naše projekty jsou vidět v přírodě a jsou vidět v krajině. No jsou zakopané pod zemí.